Pokud jsou už jiné, jiná technická řešení, proč ne.

Nejde o to vytvořit někomu monopol, ale skutečně mít účinný nástroj pro kontrolu dodavatelů.

Děkuji. Prosím, pane ministře. Já souhlasím.

Takže chceme jít tímto směrem. Ale tady se pokusím, pošlu vám určitě harmonogram a budu trvat na tom, že se to má urychlit, ten postup.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den všem. Vážený pane ministře, v září loňského roku jsem vás interpeloval ve věci zajištění finanční podpory na realizaci českoněmecké muzejní expozice v obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum v muzeu města Ústí nad Labem. Musím přiznat, že z vaší tehdejší odpovědi, ve které jste deklaroval zajištění finančních prostředků ve výši 48 milionů korun, prostředky ze státního rozpočtu na rok 2015, jsem byl spokojen. Posílila ve mně totiž naději, že tento mezinárodně významný projekt, který ještě před plnou realizací vyvolal zájem německého spolkového prezidenta, kancléřky i předsedů vlád sousedního Saska a Bavorska, se v letošním roce konečně dočká své realizace.

Vím, že po období, kdy předchozí vedení města Ústí nad Labem realizaci projektu příliš nepřálo, i nyní některé členové grémií Collegia Bohemica usilují spíše o destabilizaci společnosti než o naplnění jejího původního poslání. Zaregistroval jsem ale také, že se otevřeně mluví o variantě odstranění současného managementu společnosti, který za osm let jejího trvání z pouhé myšlenky učinil hmatatelný a mezinárodně odborně i politický uznávaný projekt. Ptám se vás proto, vážený pane ministře, zda a jakým způsobem z pozice zakladatele, který přináší rozhodující investiční prostředky, usilujete o udržení personální kontinuity pro realizaci této komplexní a dlouho intenzivně připravované muzejní expozice. Dále si dovoluji zeptat se vás, jaký postup a časový harmonogram sledujete při uvolňování státních prostředků na výstavbu muzejní expozice Collegia Bohemica. A v neposlední řadě vás prosím o sdělení, zda s ohledem na kontrolu státní investice do výstavby expozice usilujete či budete usilovat o získání většiny ve správní a dozorčí radě obecně prospěšné činnosti Collegium Bohemicum.

Prosím pana ministra, aby odpověděl. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já děkuji za tento dotaz. Společnost Collegium Bohemicum byla před sedmi lety založena z dlouhodobě formulované potřeby vzniku české vědecké, dokumentační a kulturní instituce, která se vzhledem k významu dějin Němců v českých zemích a českoněmeckých resp. českorakouských vztahů bude trvale zabývat právě tímto tématem.

Ministerstvo kultury přistoupilo mezi tyto zakladatele až v roce 2008. Hlavním záměrem vzniku Collegia Bohemica bylo naplnit dlouhodobě přítomnou myšlenku zřízení muzea německy mluvících obyvatel českých zemí, zřídit mezinárodní instituci a zajistit financování z evropských prostředků. Při přípravě muzejní expozice Collegia Bohemica byly během intenzivní několikaleté práce v letech 2008 až 2013 splněny tyto úkoly: Formulace výstavní koncepce ve spolupráci s širokou skupinou odborníků a její první prezentace za přítomnosti ministra kultury České republiky, dalších několik desítek prezentací v České republice, Německu a Dánsku, které zajistily bohatý ohlas a pozitivní očekávání.

Dále organizace architektonické soutěže v souladu se soutěžním řádem České komory architektů na vytvoření architektonického a výtvarného návrhu na realizaci muzejní expozice, kompletní zpracování projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu ve spolupráci s vítězným architektonickým týmem Projektil architekti s.r.o. Za poslední, realizace řady kulturních a vzdělávacích programů k tématu muzejní expozice včetně dvou výstav prezentujících postup příprav trvalé expozice, 30 návrhů, jeden vítěz, příběh expozice. To jsou tedy splněné úkoly. Město Ústí nad Labem dokončilo v rámci projektu rekonstrukce muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra českoněmeckých studií Collegium Bohemicum rekonstrukci historické budovy v centru města, kde má Collegium Bohemicum smluvně zajištěny výstavní prostory o rozloze 1500 metrů čtverečních pro účely trvalé muzejní expozice. Slavnostní zahájení provozu Collegia Bohemica v budově se uskutečnilo za přítomnosti dvou ministrů české vlády a několika velvyslanců.

Následně bylo Ministerstvem kultury jako správcem programu Podpora rozvoje obnova materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení doporučeno po předchozích konzultacích předložit jeden investiční záměr, který by byl vypracován v souladu s platnou legislativou na celkových disponibilních 50,5 milionu korun. Po komunálních volbách v roce 2014 nové vedení statutárního města Ústí nad Labem jako nositel projektu rekonstrukce muzea Ústí nad Labem s cílem zřízení centra českoněmeckých studií Collegium Bohemicum velmi aktivně přistoupilo k dalšímu směrování obecně prospěšné činnosti Collegium Bohemicum a na jednání všech zakladatelů v únoru 2015 navrhlo harmonogram prací potřebných k zajištění další činnosti společnosti. Podle tohoto harmonogramu je v současné době připraven ke schválení dodatek k zakladatelské smlouvě s návrhem změny počtu členů správní a dozorčí rady společnosti tak, aby počet členů zastupujících jednotlivé zakladatele odpovídal jejich majetkovému a finančnímu vkladu do společnosti. V souvislosti s tím se upravuje i ta část zakladatelské smlouvy označující majetkové vklady jednotlivých zakladatelů.